A jsem za to rád, že se to podařilo, protože tím sice neřešíme příčinu, tu řešíme rodinným vyměřovacím základem, ale řešíme ten důsledek.

Není to pravda.

Máte slovo. Děkuji za slovo.

Ta situace není dobrá.

Takže za pět měsíců je 92 % deficitu vyčerpáno a jedná se o nejhorší deficit státního rozpočet v novodobé historii České republiky vůbec. Je tedy jasné, že rozpočet na letošní rok je zcela nereálný, na což SPD upozorňovala již od samého začátku jeho projednávání ve Sněmovně. Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS na teatrální tiskové konferenci představil takzvaný konsolidační balíček ve výši 94 miliard korun, ale po týdnu přichází s dalším konsolidačním balíčkem na úspory státu ve výši dalších 20 miliard korun. Navrhuje se v něm například snížení platových tarifů státních zaměstnanců o 5 % nebo odložení plánované valorizace plateb za státní pojištěnce, což již způsobilo stávkovou pohotovost pracovníků ve zdravotnictví. Podle Eurostatu máme třetí nejvyšší inflaci v Evropě vůbec a Česká republika je jednou ze tří zemí Evropy, které nemají hospodářský růst zpět na úrovni před covidovou krizí. Vláda přitom vybrala z důvodu dvouciferné inflace nad rámec celkově již více než 200 miliard korun na daních. Ministr financí Zbyněk Stanjura je nekompetentní a měl by jako správce státní kasy okamžitě odstoupit a s ním celá vláda. Já bych to ještě rád rozvedl. Problémem této vlády je, že dneska řešíme důchody a snížení valorizace důchodů, a jsou to právě veřejné finance a ekonomická situace, protože řízení veřejných financí vládou Petra Fialy je v naprostém rozkladu.

My jsme jako hnutí SPD nesouhlasili s tímto návrhem rozpočtu a hned jsme říkali, že čísla, která si tam ministr financí Zbyněk Stanjura namaloval, jsou nereálná jak z hlediska příjmů, tak z hlediska výdajů, a jsme v situaci, kdy se celá věc potvrzuje. A to je politická odpovědnost právě ministra financí Zbyňka Stanjury, který by měl z těchto důvodů okamžitě odstoupit. Je to prostě katastrofální plnění státního rozpočtu a vláda toto katastrofální plnění zcela ignorovala a nic proti němu nedělala a nedělá, pouze se spoléhá na výběr daně z mimořádných zisků, takzvaný windfall tax, který ovšem bude opět značně nižší, než je rozpočtový předpoklad, a také se spoléhá ještě na dividendu od polostátní společnosti ČEZ.

To ovšem drasticky prohloubí rozpočtový deficit.

Bohužel jsou na to smlouvy, které tato vláda musí nebo chce dodržet. Dramaticky narostl i objem dotací vyplácených dalším soukromým podnikatelským subjektům a výdaje na obsluhu státního dluhu. Přitom výběr daní oproti loňsku významně vzrostl, celkově o 50 miliard u daně z příjmů fyzických osob, tedy o téměř 27 procentních bodů, a u daně z příjmů právnických osob o 21 procentních bodů, tedy výrazně nad aktuální růst inflace. Problém je tedy zjevně někde jinde. Problém je na straně rozpočtových výdajů. Vláda ovšem vůbec neplánuje skutečné a razantní šetření, včetně šetření výdajů na svůj provoz a na provoz státní byrokracie.